Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Pane poslanče Výborný, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já netuším samozřejmě, koho chtějí přizvat, protože v té pozvánce to není.

To byl velký problém. Ale to, co je podstatné, ten výbor už včera, a je zjevné, že i tímto dalším krokem si plete to, co přísluší poslancům. My tady opravdu nejsme v roli vyšetřovatelů. My jsme tady v roli poslanců, kteří mají posoudit, zda ta věc je v kolizi s mandátem, nebo není v kolizi s výkonem mandátu.

Říkám to tady před celou Sněmovnou. A je naprosto bezprecedentní to, co se tady děje. Děkuji.

Hezký večer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Nicméně s technickou poznámkou si myslím, že to bude velice dobré a možná to mnohé osvětlí.

Já v této souvislosti nemám jinou možnost, než mandátový a imunitní výbor svolat.

Děkuji. Teď se musím zeptat pana předsedy Bartoška. Teda faktické. Tak na faktickou poznámku tady mám paní poslankyni Valachovou, připraví se paní poslankyně Němcová. Já vás tady mám na displeji. Mám faktické poznámky: paní poslankyně Valachová, paní poslankyně Němcová. Paní poslankyně Němcová, prosím faktickou poznámku. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

A já jsem říkala v souladu s panem kolegou Výborným, aby to bylo co nejdříve.

Ale dnes v noci je to asi v pořádku.

Na faktickou poznámku mám pana předsedu Bartoška. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Skutečně chování a svolávání mandátového a imunitního výboru překračuje všechny meze doposud představitelné v naší parlamentní praxi.

Děkuji.